336.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, kolegyně, kolegové.

Zároveň chci velmi ocenit přístup Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, stejně tak České agentury pro standardizaci, se kterou jsme toto během celého volebního období podrobně rozebírali, a byl tam velmi pozitivní konstruktivní přístup na naše návrhy a povedlo se to za nás velmi dobře domluvit. Děkuji panu poslanci Jiránkovi a ještě se ptám, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Není tomu tak, v tom případě můžeme přikročit k proceduře hlasování. Dámy a pánové, u tohoto návrhu je procedura velice jednoduchá. Budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku, usnesení hospodářského výboru. Je to jednoduché.